Jde mi o to, že velká část prostředků, konkrétně jednotky až zhruba deset miliard korun, se vybere většinou v lednu každého roku.

Děkuji za odpověď. Děkuji vám, pane poslanče. Jenom bych chtěl upozornit, že původní interpelace zněla: Jaký máte program, pane premiére?

Nikdy nevíte. Děkuju.

Je to prostě základ parlamentní kontroly vlády a je ostudné, jak často tu není. A holt problém této vlády je, že své programové priority otáčí de facto každý týden.

Je to o celkové změně myšlení, změně konceptu a proniknutí do jádra výměny informací mezi rezorty a podobně. Ale kdykoli se na to ptám, kdykoli zkoumám konkrétní příklady, tak se vlastně dozvím, že ty rezorty spolu nespolupracují.

Ale výsledky žádné nevidíme. Pan předseda Michálek, prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vystoupení pana předsedy Poslanecké sněmovny mi opravdu mluví z duše. Skutečně by bylo vhodné, abychom měli předem připravená témata, o kterých se budeme bavit, ale jak už jsem vysvětlil, to není možné, pokud je tam desetiměsíční interval mezi tím, co my podáme nějakou písemnou interpelaci, a pan premiér se dostaví do Poslanecké sněmovny na písemné interpelace. A teď když se k té nefunkčnosti písemných interpelací připočte ještě to, co jsme zažili v jedněch z posledních ústních interpelací, kdy pan premiér skutečně funguje tak, že třeba vůbec neodpovídá na to téma když dostal dotaz na Istanbulskou úmluvu a mluvil o svém střetu zájmů , tak se prakticky znemožňuje způsob, abychom se my ptali a dostávali jsme odpovědi na naše otázky.

Takže takovýmto způsobem jsou znemožněny i ústní interpelace. A pokud je takový stav, pokud se vláda nezodpovídá Poslanecké sněmovně, tak je namístě, aby opozice hledala i kreativní řešení k tomu, aby dostala svoje témata na plénum Poslanecké sněmovny a aby motivovala předsedu vlády, aby se dostavil na půdu Poslanecké sněmovny a Poslanecké sněmovně se zde zodpovídal. Takže předpokládám, že pokud budete vést hluboký rozhovor s námi jakožto s opozicí, tak součástí toho rozhovoru bude i diskuze s předsedou vlády, protože vy jste vysoký ústavní představitel, tak určitě to zodpovědně zhodnotíte a budete apelovat na předsedu vlády, aby se dostavil na písemné interpelace. Ostatně tak jak nám slíbil i v odpovědi na jinou naši písemnou interpelaci, kde uvedl, že se na nás těší a že určitě přijde tento rok do Poslanecké sněmovny. Bylo by dobré, kdyby to nebylo jenom tento rok, ale třeba i tento měsíc nebo tuto schůzi. Já mám připravena i další témata, která jsem chtěl probrat, a skutečně je to k tomu tématu, čili k tomu programu. Já jsem si ho tady vytiskl, program pana premiéra Babiše, mám ho tady vytištěný. Mám tady podtržena témata, na která jsem se chtěl ptát, ale vzhledem k tomu, že jsou přihlášeni i další kolegové se svými písemnými interpelacemi, tak jim chci dát prostor. Proto předkládám znovu návrh na přerušení této písemné interpelace do příštích interpelací, aby dostali i další kolegové prostor vyjádřit se k tématům, na která tady sedí ministři.

Já si myslím, že je to možné.

Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem to chtěl jenom upřesnit.